V daňovém balíčku není snížení daní, to tam nenajdeme. Není tam zrušení superhrubé mzdy, což byl bod volebního programu ANO a taky volebního programu ODS.

V původním návrhu to bylo, vypadlo to v rámci připomínkového řízení. Musíme říct, kdo tu politickou vůli nemá. Kdyby ji mělo hnutí ANO a my, tak už je to většinová politická vůle v Poslanecké sněmovně a superhrubá mzda by byla bezesporu zrušena. Jestli ji nemají sociální demokraté nebo komunisté, to je možné.

Prosím sněmovnu o klid! Pokud vedete jiné diskuse, než je otázka daní, prosím v předsálí.

My využijeme tento návrh k tomu, abychom navrhli skutečně snížení daní. Tam se ukáže, kdo má, nebo nemá politickou vůli. To pak nemá šanci, aby to Poslaneckou sněmovnou prošlo, ale pak porušujete vlastní volební program, což se stát samozřejmě může. My u toho navrhneme i zachování sazby 15 %, ale z hrubé mzdy.

To prostě matematicky vůbec nevychází. To prostě nevychází, i když je tam nějaká progrese. Kolikrát jsem tady slyšel od představitelů hnutí ANO, mnohokrát, jak ta ODS zvýšila daně a jak to bylo špatně a jak to byla chyba. A my jsme mnohokrát řekli ano, dneska to hodnotíme jako chybu. Od nepřítomného pana premiéra jsem slyšel snad třicetkrát od řečniště, jak my jsme daně zvedli. Tak si musíte vybrat. Obojí dohromady je fakt komické.

Samozřejmě jsme odhadovali velmi správně, že v okamžiku, kdy taková možnost je, tak různé zájmové skupiny legitimně zdůrazňuji legitimně požadují, aby na jejich výrobky nebo služby byla uplatněna druhá snížená sazba DPH.

Nejsilnější opoziční klub říká, že je to dobře. Co brání tomu, abychom se bavili, že se vrátíme ke dvěma sazbám a abychom vedli racionální debatu o výši těch sazeb? Takže to bezesporu navrhneme. Pak odpadne debata, která položka má být ve druhé snížené sazbě a která ne.

Kdybychom měli dvě sazby, tak je to systémové. Tam, kde nám umožňuje směrnice, abychom použili sníženou sazbu, ji použít můžeme. Co tam chybí, je debata nad další existencí daní, které mají mimořádně nízký výnos ročně.

Ale daň z nabytí nemovitosti prodražuje bydlení.

To je věc, která se dá zrušit velmi rychle a která reálně může zlevnit pořízení vlastního bydlení. Myslím, že natolik jsme zkušení, že víme, že pokud snížíme sazbu DPH, nepromítne se to v ceně pro koncového uživatele, ale promítne se to v profitu té firmy, která službu nebo produkt nabízí. Je to naprosto logické.

Kdybych měl zhodnotit návrh, který má opravdu několik set stran, tak to hodnotím jako promarněnou příležitost vést debatu o celkovém snížení daňové zátěže našich občanů a našich firem.

My jsme navrhovali snížit o 2 procentní body sociální pojištění, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance. Když se podíváte do volebního programu hnutí ANO, tak tam najdete v této oblasti, že hnutí ANO navrhne snížení o 2 až 5 procentních bodů podle vývoje ekonomiky, abych tu větu řekl celou.

Prognóza, kterou používá Ministerstvo financí, je realistická, na tom jsme se shodli i na rozpočtovém výboru.